Děkuji za vaši interpelaci.

Tentokrát mám štěstí, protože interpeluji ministra, který tady sedí, takže po nějakých těch třech, čtyřech interpelacích se i něco dozvím.

Mně se začaly množit stížnosti od seniorů, na které je vedená exekuce a kterých se ta nezabavitelná částka týká, že za leden nedostali od České správy sociálního zabezpečení důchod ve správné výši, to znamená, že tam nebyla zohledněna vyšší nezabavitelná částka, až teprve od února.

Takže čistě věcný dotaz z mého ranku týkající se exekucí. Děkuji, pane poslanče.

Situace je opravdu taková, že vlastně dochází k měsíčnímu zpoždění poté, co vyjde nařízení vlády, které se týká právě těch srážek.

Tedy pak se to upraví a promítá se to do výplat, které přicházejí důchodcům až v měsíci únoru, takže je to měsíční zpoždění, které tady prostě je.

To je vlastně asi nejdůležitější informace.

Děkuji. Přistoupíme k další interpelaci pana poslance Romana Kubíčka, připraví se dále pan poslanec Lubomír Metnar. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, má interpelace bude krátká a stručná.

Pan ministr mi přislíbil, že připraví o něco komfortnější řešení, a to nejpozději do března letošního roku.

Děkuji. Slova se ujme pan ministr práce a sociálních věcí, prosím. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové.